Pane poslanče, nikam nechoďte, jste na řadě. Takže už jste vystoupil v rozpravě, dobře. Pan poslanec Jurečka.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, milá paní ministryně, kolegyně, kolegové. Ale dovolte mi jenom pár poznámek.

Děkuji.

Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu.